Pana ministra. Máte zájem o vystoupení v rozpravě? Tak prosím. Děkuji moc.

Takže toto chci jenom vyzdvihnout jako otázku.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

To byl výborný nápad. Tak já vám v tuto chvíli děkuji a poprosím pana ministra. A poprosil bych poslance, abychom se trošku uklidnili.

Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já děkuji za tu debatu.

Tak to skutečně není. Věřte tomu, že se tomu všichni velmi pečlivě a aktivně věnujeme každý den včetně teď víkendu apod. Máte pravdu. Je to naše práce. Jenom z těch některých vyjádření mám pocit, že se zdá, jako kdybychom skutečně nedělali vůbec nic, a to určitě není pravda. Tolik jenom k tomu.

Už tam bylo jedno testování 50 horníků, vše bylo negativní, ale budeme tam testovat dalších 200, kteří tam teď aktuálně pracují, a jsou to samozřejmě i povrchoví pracovníci.

Tolik jenom k tomu plánu, jak se bude testovat.